Na každé z období, kdy jsem sloužil, se nemám za co stydět. Když jsem přísahal po roce u pohotovostního pluku, protože v tu dobu jsme byli tzv. frekventanti a nemohli jsme vykonávat žádnou činnost, až po roce jsme podepisovali přísahu, tak jsem nepřísahal, že budu sloužit Komunistické straně Československa. Když jsem podepisoval novou přísahu Sboru národní bezpečnosti Policie ČR, tak jsem nepřísahal, že budu sloužit Občanské demokratické straně nebo jiným politickým subjektům. Já stejně jako ostatní příslušníci bezpečnostních sborů a Armády ČR jsme přísahali, že budeme sloužit občanům této země. A to zůstalo.

Měli tuto minulosti. Znovu opakuji, nebyl jsem spolupracovníkem Státní bezpečnosti. Jsem schopen doložit lustrační osvědčení. Mohu klidně nechat hlasovat, kdo z vás tady má prověrku Národního bezpečnostního úřadu. Prosím, pane poslanče, abyste poslance oslovoval mým prostřednictvím a hlasovalo se pouze hlasovacím zařízením.

Tato prověrka na Národním bezpečnostním úřadu mně trvala 15 měsíců. Zřejmě ano, protože tady je někdo, kdo může při jakékoli věcné diskusi, kdy má někdo jiný názor, tohoto člověk urážet, a řekne, že na jeho názory nikdy nebude brát zřetel. Nebo u těchto složek? Já si myslím, že jsem byl dostatečně prověřen.

To, co jsem slíbil, to, co jsem přísahal. To je asi ten můj největší problém. Protože pokud bych se stal členem některé ze stran jiných, tak bych možná byl váženým straníkem. Bohužel, já takový být nechci a radši budu pracovat na straně občanů ČR a budu se to snažit i zde v Poslanecké sněmovně, ať se to komu líbí, nebo nelíbí.

Opravdu to chceme, abychom se takto chovali? Aby tato půda byla, půda Poslanecké sněmovny, aby tato půda byla nazývána čtvrtou cenovou nebo nižší cenovou kategorií hospodského typu? Já myslím že ne. Viz hnutí ANO jste sem přišli, protože chcete měnit politický styl. Chcete měnit to, co tady bylo za 25 let. Měňme to i tím, že změníme svoje chování.